Pan poslanec Stanislav Berkovec: Pro návrh. Pan poslanec Zdeněk Bezecný: Proti návrhu.

Pan poslanec Richard Brabec: Pro návrh. Pan poslanec Milan Brázdil: Pro návrh. Pan poslanec Marek Černoch: Nepřítomen. Paní poslankyně Jana Černochová: Proti návrhu. Pan poslanec Alexander Černý: Zdržuje se. Pan poslanec Pavel Čihák: Pro návrh. Zdržuje se. Paní poslankyně Ivana Dobešová: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Farský: Proti návrhu. Pan poslanec Radim Fiala: Nepřítomen.

Pan poslanec Vojtěch Filip: Zdržuje se. Paní poslankyně Jana Fischerová: Proti návrhu. Pan poslanec Ivan Gabal: Nepřítomen. Pan poslanec Petr Gazdík: Proti návrhu. Pan poslanec Miroslav Grebeníček: Zdržuje se. Pan poslanec Stanislav Grospič: Zdržuje se. Pan poslanec Josef Hájek: Pro návrh. Paní poslankyně Milada Halíková: Zdržuje se. Tím hlasování dle mých informací a poznámek skončilo. Táži se, zda všichni poslanci byli čteni, popřípadě zda nejsou nějaké pochybnosti o průběhu hlasování. Není tomu tak. Prosím pány ověřovatele, aby mi sdělili, jaký čas potřebují ke zjištění výsledků hlasování.

Skutečně.